A ty mají život z mého pohledu naprosto krásný, jednoduchý a snadný v rámci financování činnosti. Kam ty peníze jdou, to už je pak jiná věc.

A ty dostáváme všichni.

Děkuji.

To bychom rozhodli v hlasování číslo 489.

Počet přihlášených je stálý.

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Tato interpelace tedy končí.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Ano, samozřejmě že se hlásím do rozpravy jako poslanec, který tuto interpelaci podal. Tak zajímavý průběh už jsme dlouho nezaznamenali. A ještě si dovolím obecně k tématu interpelací. Nevím, kolegové, jestli jste poslouchali dneska úvod schůze, je čtvrtek, interpretační den deset ministrů nebude na odpoledních interpelacích. K čemu máme interpelace?

A já myslím, že grémium Sněmovny by se mělo konečně zamyslet nad efektivitou čtvrtků v Poslanecké sněmovně, protože písemné interpelace, je nás tady třetina, naštěstí se splňuje kvorum, já se ani nedivím některým kolegům, že sem nechodí, když vidí úroveň odpovědí nebo dnes mlčení pana premiéra. A odpoledne? Deset ministrů nebude, nebude premiér. To bude fraška. Doslova. To bude fraška! A na vině jsou členové vlády, že to bude fraška.

Já jsem se dotazoval opakovaně jak ministryně Valachové, tak pana premiéra na koncepci jazykového vzdělávání. Už jsem takovou interpelaci dával na bývalého ministra Mládka.

Kolegy ze sociální demokracie to evidentně nezajímá! Je to jejich téma, jejich sektor. Prosím o klid poslance Poslanecké sněmovny. Zřejmě jsou v domnění, že opět je všechno v pořádku, tak jak jsme to slyšeli v minulé interpelaci od pana premiéra. Ani tady to v pořádku není.

Vše ostatní, co v tom materiálu je, je popis stávající situace, analýza toho, proč je nedobrý stav jazykových znalostí našich žáků a studentů.

Já vám ty body s dovolením přečtu:

3. podpora mobility žáků a učitelů; 4. ověřování úrovně jazykových znalostí a dovedností; 5. rozvoj metodických kabinetů; 7. příprava legislativních opatření. Na tomto materiálu, na kterém Ministerstvo školství pracovalo léta, tak toto má být koncepce jazykového vzdělávání? Jednou z priorit je stanovení profilu absolventa. Pana premiéra to evidentně nezajímá. Nic překvapivého. Poznámky kolegů ze sociální demokracii odpovídají její úrovni.

Myslím, že tady někde uvádí částku 7,5 tisíce korun, což pokládám za poměrně výsměch. Pokud mám informace, tak dvě třetiny nákladů za tyto pobyty byly za dopravu, ubytování a stravu. To, že by došlo ke zvýšení jazykových dovedností pedagogů, o tom žádná data nejsou. Veškeré tyhle náklady v řádu asi 1,5 miliardy korun nemohu pokládat za nic jiného, než příjemnou cestovní kancelář pro pedagogy a pro učitele.